Já připomínám, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy.

Máteli co k projednání, běžte do předsálí. Prosím, vy, co máte nějaké jednání, běžte ze sálu ven! Tak, paní senátorko, zkuste to, třeba bude klid. Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, milé poslankyně, vážení poslanci, minule jsem se nedostala ke slovu a chtěla jsem vám poděkovat za milé přijetí tady na půdě Poslanecké sněmovny. Nyní již k pozměňovacím návrhům Senátu.

V tomto návrhu zákona je vyžadován bezprostřední zákaz nebo omezení činnosti vládními opatřeními.

Záměrem je, aby byla narovnána nespravedlnost, kdy v případě jarního kompenzačního bonusu byly následně obcím vyplaceny jednorázové příspěvky, se kterými současný návrh zákona již nepočítá. Samosprávy by tak byly současnou krizí zasaženy hned dvakrát, jednak poklesem výběru sdílených daní z důvodu omezení ekonomiky na základě mimořádných opatření vlády, dále pak v důsledku vyplácení kompenzačního bonusu za tato mimořádná opatření.

Velmi dobře si uvědomuji, že to bude mít dopad do státního rozpočtu. Vím, že se paní ministryně snaží pomáhat potřebným a s každým výdajem má i nemalé obavy, jak naplnit i příjmovou stránku.

Bez znalosti investičních záměrů jednotlivých měst, obcí a krajů nemůžeme takto snadno argumentovat. Domyslel někdo, že samosprávy financují ze svých rozpočtů příspěvkové organizace, jako jsou školy, školky, domy s pečovatelskou službou, nemocnice?

Prostředky mají sloužit k rozvoji samospráv, k lepšímu životu pro občany v regionech.

Pokud tak vláda činí, musí to nahradit. Vláda obcím už v létě poslala kompenzace a i pomoc na vypořádání se s krizí. Neustálým vyplácením bonusu se však z toho, co mělo být určeno na podporu obcím a městům v době pandemie, ztenčuje kraj.

Teď konečně změnila názor. Vláda přistoupila na požadavek, že se skutečně po ukončení vyplácení bonusu vše sečte a samosprávám se výpadek nahradí. Oproti senátnímu návrhu však vládní návrh má dva zásadní rozdíly. Jinak je prakticky identický. Rozdíly jsou však podstatné.

Dovolila bych se zdvořile zeptat, proč. Proč se má nahradit samosprávám, co jim bylo vzato, ze čtyř pětin, tedy jenom z 80 %?

Proč paní ministryně navrhuje pouze 80 %? Mělo by se nahradit to, co bylo vzato. Vládní zásahy do rozpočtového určení daní jsou velmi nebezpečné a nepřijatelné. Garantem postavení samospráv a jejich příjmů je zákon, tudíž Parlament. Proč vláda navrhuje pět měsíců na zpětné doplacení samosprávám? Senát navrhuje rozumnou tříměsíční dobu po ukončení vyplácení. Pokud náš stát není schopen kompenzace vyřídit v rozumné tříměsíční době, tak to také o něčem svědčí. Obce musí ty peníze investovat hned do obnovy ekonomiky.

Když vás požádám, abyste podpořili obce, města a kraje, a zamysleli se nad těmito dvěma rozdíly oproti vládnímu návrhu, který ještě ani není v Poslanecké sněmovně: za prvé, proč se má nahradit samosprávám nikoliv celá částka, co jim byla navíc nad všechny dopady pandemie vzata, ale jen 80 %, a proč se tak má stát později než za tři měsíce? Proto jsem přesvědčena, že vaše hlasování ve skutečnosti není nějakým senátním návrhem, ale zda spravedlivě podpoříme naše města, obce a kraje.